Eviduji zde přihlášku do rozpravy s přednostním právem pan předseda Kalousek a po něm s přednostním právem pan předseda Mihola. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se neúčastnil této debaty.

Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku v sále. Není zde rozumět.